Já si myslím, že zde máme problém, o kterém se vede snad regulérní, uvidíme, jak se rozhodne, politický boj. Zřejmě si můžeme vyčítat vzájemně, co se stalo po vítězném listopadu, ale já bych byl velice nerad, abychom zacházeli za tuto hranici a někoho obviňovali z toho, kdo co dělal. Jenom předesílám, já jsem v té době žil, vím, jak lidé žili, jak lidé z Československé strany socialistické, tak od lidovců, tak od komunistů, ale i nestraníci, a rozlišovat, jak se kdo choval, to asi nejlíp ví blízké okolí dotyčného.

Pojďme se zpátky bavit o tom, co je naším problémem, a uvidíme, jak to dopadne. Má to být důstojná parlamentní debata o zákonu, který prostě je pro tuto Sněmovnu momentálně zákonem sporným, ale zastavme osobní útoky.